Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 141/1. Zpravodajem rozpočtového výboru byl pan poslanec Petr Vrána, který není přítomen, nahradí ho pan poslanec Karel Rais v roli zpravodaje. Připomínám, že ani v tomto případě nemusíme o změně zpravodaje rozhodovat hlasováním. Dávám nyní slovo panu poslanci Raisovi, aby nás informoval o jednání výboru. Přeji dobrý den.

Výsledky za rok 2017 tak odpovídaly této snaze, kdy u rozhodných sporů bylo právě 60 % ukončeno schváleným smírem. Co se týká hospodaření instituce, Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ohledně činnosti finančního arbitra bych rád zmínil, že z pohledu mnoha spotřebitelů finančních služeb nepracuje optimálně. Finanční arbitr eviduje velké množství nerozhodnutých případů. Původně byl finanční arbitr zřízen proto, aby se urychlilo rozhodovací řízení. Místo toho zde rozhodnutí trvá i déle než rok. Evidentně tak finanční arbitr nestíhá řešit mnoho problémů z finančního trhu. Z toho důvodu bych rád apeloval na vládu, aby zajistila finančnímu arbitrovi dostatek prostředků pro zlepšení jeho činnosti, aby všichni klienti byli chráněni proti nekalým praktikám některých osob na finančním trhu.